Na to jsem tady chtěl upozornit. S přednostním právem se hlásí pan předseda Babiš.

Já vím, jak dlouho se připravují dálnice. Že nebyl zákon o výkupu pozemků?

Jaká to byla vláda?

Proč asi? Tak já nevím, proč se pouštíte do debat, pane ministře. A to bylo za každého ministra, netransparentní.

Takže to jsou fakta.

Děkuju za slovo, pane místopředsedo. Vládo, kolegyně, kolegové, já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit všechny kolegy poslance a vaším prostřednictvím pana poslance Babiše, abychom se pokud možno vrátili k tomu, co je teď předmětem našeho jednání.